Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Prosím, pane poslanče. Přeji dobrý den.

Pane poslanče, já vás přeruším a požádám vaše kolegy o klid.

A nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor, který nás seznámí s návrhy Senátu. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegyně, kolegové.